Děkuji, paní předsedající.

Mimochodem tuto věc do jisté míry řeší Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako regulátor, protože nastavuje podmínky například pro akreditace studijních programů vedoucích k učitelství, kde ten poměr nastavuje. Zřejmě se ty poměry budou měnit.

Děkuji, pane poslanče.

Nyní již přichází řada na řádně přihlášeného do rozpravy, pana poslance Klímu. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážení členové vlády, měnit se má to, co nefunguje nebo zastaralo nebo žádá doplnění.

Situace ve školách je taková, že studenta se ujme některý ze zkušených pedagogů, většinou ho vede dobře, ale přiznejme si, že nás učitele nikdy nikdo neučil, jak efektivně vést budoucí kolegy, jak jim efektivně dávat zpětnou vazbu.

Nikdo nezpochybňuje, že nastupující lékař například pracuje pod dohledem zkušeného kolegy. Nikdo se ale také nepozastavuje nad tím, že absolvent pedagogické fakulty od prvního dne může řešit velmi závažné situace bez jakýchkoliv předchozích zkušeností.

Třídní učitel je ten, který pro naše děti pomáhá vytvořit bezpečné a podnětné prostředí ve třídě a pomáhá k budování zdravých a funkčních vztahů mezi žáky. Také zde platí, že ani toto učitele nikdo nikdy neučil. Ale je správné, když si zákonem řekneme o to, aby třídní učitelé měli povinnost výše uvedené dovednosti ovládat a také aplikovat.

Samozřejmě že každý ředitel si přeje, aby při potřebě obsadit požadovanou aprobaci se mu přihlásilo deset uchazečů, z nichž si může vybrat. Nikomu bych nepřál zažít zoufalství ředitele, když požadovaného učitele prostě nemůže sehnat.

K tomu by totiž měla přispět i novela školského zákona, která zaručuje učitelům výši platu.

V praxi to znamená, že posilujeme větší pravomoci ředitelů odměnit skutečné lídry sboru rozdílovou částkou.

A vláda se tak ve svém programovém prohlášení a výší 130 % k tomuto hlásí. Chcemeli konečně posunout vnímání učitelské profese jako prestižního povolání, a čeká nás k tomu dlouhá cesta, výše platu, kvalitní studium a kvalitní praxe jsou funkční podmínkou jenom jako soubor podmínek, nikoliv jednotlivě.

Nyní ještě, než vystoupí pan poslanec Kettner, přečtu omluvy.

Prosím, pane poslanče, máte slovo, připraví se pan poslanec Berki. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Dámy a pánové, nebudu nějak extrémně dlouhý.

Dal bych za příklad svého kolegu, prostřednictvím paní předsedající, kolegu Haase. To byl perfektně profesionálně připravený zákon, prokonzultovaný, prodiskutovaný skutečně s odbornou veřejností, těmi, kterých se to týká. A teprve v okamžiku, kdy ten zákon byl, nemůžu říct úplně přímo dokonalý, možná že v praxi se ukáže nějaká maličkost, která bude potřebovat doladit, ale věřím tomu, že ten zákon díky tomuto přístupu bude fungovat jako celek. Bohužel, co se týká této novely, tak já ji takhle připravenou prostě nevidím. Novela byla předložena už v minulém volebním období. Neprošla. Jsou tam jisté pozitivní změny, ale některé ty zásadní otázky prostě změněny nebyly. To znamená, že určitě za mě pozitivně vítám, že ta novela se snaží nějakým způsobem zaměřit na přípravu těch začínajících učitelů, a tak dále. Naprosto souhlasím se svým předřečníkem, to je super. Co se týká těch financí, také naprosto souhlasím Jenom mi přijde trošičku zvláštní, že v okamžiku, kdy se platové podmínky pedagogů mohou zlepšit dobrovolně tím, že zvedneme ruku pro nějaké pozměňovací návrhy, tak to neuděláme, a teď si to dáme do zákona.